Pojedinačna rasprava, zastupnik Gordan Maras. Kolegice i kolege zastupnici.

I bez obzira šta sam danas bio malo i začuđen ujutro slušajući kolege iz MOST-a gospodina Panenića koji je gotovo vapio ovdje za govornicom za tim pečatima, sjećamo se svi to je bilo dosta komična situacija iz petog mjeseca prošle godine kada je i premijer Orešković i gospodin Panenić kada su pobjedonosno govorili pečati odlaze u povijest i spasit će se vjerojatno i poduzetnici i udruge i svi i tok poslovanja, bit će puno jednostavnije stvari. I danas ujutro nisam baš kako bi rekao pratio situaciju oko toga, ali vidio sam danas gospodina Peninića kako očajnički zaziva da se to konačno primjeni kao da nije prošlo 6, 7, 8 mjeseci od tada, kao da to nije jednostavno napraviti kao što jednostavno i za udruge izbaciti upotrebu pečata i za tvrtke i za obrtnike i za poduzeće. I onda si čovjek postavlja pitanje ukoliko tako jednostavna stvar kao što je ukidanje pečata u Hrvatskoj, znači nije moguće to provesti u našoj Vladi u koaliciji koja je sada na vlasti, kako će se tek puno složenije stvari koje nažalost i problemi koji su se nagomilali u našem društvu kako će se oni rješavati i kako mi jednostavno možemo krenuti naprijed kao društvo i kao zemlja koja je sada opterećenija sa problemima i sa netolerancijom nego što je ikad ranije bila. Proteklih par godina su nevjerojatno stvari eskalirale u Hrvatskoj i onaj tko to ne vidi se zavarava i bježi od istine. I sa te strane je vrlo bitno da udruge, civilno društvo nastave funkcionirati u Hrvatskoj, a ne da ih se proziva. Evo slušali smo danas raspravu gospodina Đakića koji je ovdje rekao, svatko u Hrvatskoj može osnovati udrugu, dovoljno je tri čovjeka, tri kuma je on rekao i kaže mogu raditi šta hoće i nitko ih ne kontrolira. Pazite ovu rečenicu, znači nitko ih ne kontrolira. Pa kao da nismo u EU u modernom društvu, gospodin Đakić zaziva, žao mi je šta ga sada nema ovdje, ako možete pozovite gospodina pa da pojasni šta je htio reći, ali kako može uopće zazivati situaciju kojom bi se udruge kontrolirale. Tko bi ih kontrolirao? Ja razumijem njegovu potrebu da na taj način nastupa jer on kontrolira jednu udrugu u ime jedne političke opcije. I zapojasala je ta politička opcija tu scenu nevladinu, a u biti vrlo provladinu i vrlo povezanu sa Vladom sada, a sa opozicijom kada je druga opcija bila na vlasti. Ali to tako ne bi trebalo funkcionirati. I onda se javi gospodin Borić i kaže pa tamo su kaže političari došli na skup da se bore za određena prava ljudska, društvena koja u Hrvatskoj osjećamo da su ugrožena, kao da isključuje uopće mogućnost da ljudi koji se bave politikom pripadaju društvu civilnom društvu i da doprinose na taj način povećanju tolerancije u RH. Kao da je loše nešto evo jučer biti na maršu za 8. ožujka za prava žena. To je gospodinu Boriću loše. Znači ako se vi danas borite da žene imaju više prostora, da se ne tretiraju kao nečija svojina, da nemamo ovdje neke muškarce njih 15 nakon što je Ustavni sud donio određenu odluku kako objašnjavaju da to u biti nije tako, kako tretiraju žene kao objekt i na taj način pokušavaju nam prodati neke priče koje smo, ja se nadam, ostavili dugo iza sebe, onda je to negativno po gospodinu Boriću. Po meni je to pozitivno. Ja sam jučer svoju djecu poveo na taj marš i tako ću ih odgajati od kada su mali pa dok ne stasaju, dok ne odu od kuće, da imaju pravo izraziti svoj stav, da imaju pravo misliti, da imaju pravo izbora, da su oni svoji, da im neće nitko objašnjavati gdje šta da rade na koji način da rade itd. neka razmišljaju svojom glavom. Kolega iz MOST-a se jave i kaže HNS Nogometni savez valjda zato kaj su Grmoja i Bulj kandidati dolje u Dalmaciji pa sada osjećaju da bi tu moglo biti nekog prometa za njih sitnog glasačkog ne, i kaže tu treba stvari mijenjati. A njihovi partneri drže to kao svoju imovinu.

I onda jednostavno vidiš u biti koliko se mi moramo ovdje pokušati izboriti da te udruge, ne da nemaju pečat, to je najmanja stvar nego da se zaštiti prostor za njihovo djelovanje, da se zaštite sredstva. Sjećamo se prošle godine napada gospodina Hasanbegovića koji je htio sve to poteracat da nema niti jedne više udruge. Pa to ćemo mi potrošiti. Javljao se onaj Ilčić koji je sada dobio ideološku poziciju u Ministarstvu vanjskih poslova koji će rekao da je milijardu kuna bolje usmjeriti u neke druge stvari.

Ne treba nama više ništa. I u biti vidiš da smo mi danas koliko god mislili da smo odmakli kao društvo, da smo ušli u Europsku uniju, da su ti neki standardi neupitni, u biti vidiš da se za njih i treba dalje boriti i da treba inzistirati na stvarima i ovdje govoriti o stvarima koje nisu ukidanje žiga. Ovdje se govori o sredstvima, o slobodama, o mogućnosti djelovanja, o idejama za koje se valja boriti, a ne o tome da li će netko stisnuti žig ili ne. To je totalno nebitno. Totalno nebitno kada govorimo o Zakonu o udrugama da li će biti žig ili neće biti žig. Da li će Ministarstvo uprave nešto raditi? Ovo se napravi u dva dana. Neka riješe ovo što je kolega Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a rekao. Neka riješe konačno slučaj, ne znam da li me gospodin državni tajnik sluša, može li to, mogao se sada čuti u međuvremenu sa gospodinom ministrom i izvijestiti nas ovdje kada će se riješiti slučaj koji su podnijeli prije 14 mjeseci iz Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Vukovara po pitanju „Za dom spremni“ Ploče. 14 mjeseci, kada? Recite nam kada će se to riješiti. To nas zanima. To zanima udruge više od toga da li će stisnuti žig ili neće. Da li će morati promijeniti statut zbog toga ili neće totalno nebitna stvar. Ali se opet na njima pokazuje neefikasnost i nerad i ja bih rekao nekoordiniranost vlasti koje imamo u Hrvatskoj. Stvari koje se rješavaju u dva dana, ne mogu se riješiti od 7 mjeseci. I žao mi je gospodina Panenića. Gospodin je bio razočaran danas za govornicom, maltene rezigniran jer je i sam svjestan koliko vlast ne funkcionira. Rekao je zbog čega se to ne rješava, zbog čega Vlada opet 5. siječnja najavljuje nešto što je on najavio prije 7, 8 mjeseci. Žao mi je gospodina Panenića i volio bih da se mi svi u Hrvatskoj ne moramo opterećivati sa takvom Vladom koja će se ne može dogovoriti oko dvije stvari i koja na kraju krajeva gura nevažne stvari, a ono o čemu bi trebali govoriti danas u Hrvatskom saboru moramo govoriti ovako što nije striktno vezano uz temu, ali jednostavno se ne može izbjeći. Hvala vama. Prva replika zastupnik Marko Vučetić. Kolega Maras ovo vaše izlaganje ima dva dijela. Prvo je jedan spoznajni perspektivizam na razini asocijacija. Iznosili ste stvari koje nisu imale veze s temom, ali nisu imale veze ni s nikakvim misaonim slijedom. Onaj drugi dio se više odnosi na rad udruga i na svemu onome što sudjeluje u civilnom životu. Mislim da bi se oko toga mogli složiti. Ovaj prvi dio jasno da se ne možemo usuglasiti jer je potreban nekakav kontinuitet svijesti, ali u ovom drugom dijelu bi mogli doći do toga da nam udruge pomažu u izgradnji društva koje će biti tolerantno u tome da prekinemo s netolerancijom, a ona se odvija isključivo na način da najprije prepoznamo neku nepravilnost u društvu, svijetu i politici, da tu nepravilnost koju smo prepoznali i spoznali preuzmemo na vlastita leđa i da ponudimo neka rješenja. Rješenja civilnog života i udruga civilnog života zasigurno neće biti moguće potražiti u netoleranciji prema političkim oponentima. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Hvala lijepa. Pa gledajte gospodine Vučetić, ja se s vama mogu složiti oko tolerancije i netolerancije u ovom dijelu. Ali ljudi više nemaju tolerancije za najavljivanja reformi godinu danas a ništa se ne dešava ili se desi zakon koji definira da se makne žig iz ovoga Zakona o udrugama i udrugama, ili se nešto petlja dole oko Dubrovnika da bi se onemogućilo Vlahušiću da se kandidira. To su sitne, nikakve osobne trivijalne stvari. Vi ste obećavali kao opcija puno više. I zbog čega bi građani imali toleranciju prema tome da se ništa ne dešava? Pa pročitajte malo porate, medije, pa ćete vidjeti da svi očekuju da se nešto desi, a ništa se ne dešava. Da ukazujete na probleme, a ruku ste pod ruku, znači evo tu se glasate ruku pod ruku, a dole u Dalmaciji Bulj i Grmoja govore o Ževrnji i ovome Dobroslaviću kao da su najgori političari na svijetu. Pokažite vi tu nit kao što ste meni malo prije prigovorili i pokažite da ne možete na jednoj razini govoriti jedno, a na drugoj razini govoriti drugo. Ili ste vi u biti pragmatičan političar koji vidite da drugačije ne ide, nego da morate i vi se prilagoditi toj lošoj politici kakva je bila do sada, ali onda budite iskreni. Nemojte se predstavljati za nešto drugo, nego se predstavite da mi smo isti i funkcioniramo na sličan način kao što funkcionira naš partner HDZ-e. Gdje nam paše tu smo si ok a gdje nam ne paše udri drvlje, kamenje na svog partnera kao što to rade Grmoja i Bulj. Znači, nisam ja problem u ovome i moja konzistentnost, nego vaša i nedjelovanje, a građani nisu tolerantni prema vašem nedjelovanju ne ja. Hvala vam lijepo. Druga replika zastupnik Josip Borić. Kolega Maras, vi ste me izazivali na repliku spominjanjem mog prezimena. Da razjasnimo to od jučer i taj marš. Znači kad sam replicirao kolegi Mrsiću onda sam rekao i govorio o pitanju vjerodostojnosti. Ako ste primijetili na nekim skupovima ili na nekim prosvjedima civilnih udruga pojavljuju se političari sa zastavama što sugerira da je to više čak i politički skup nego skup neke udruge civilnog društva. I ako je to sve normalno, ako ćemo mi sutra svi sa zastavama, stranačkim zastavama odlaziti na te skupove kako tko ima svog, kako tko ima neku udrugu, onda se postavlja pitanje što mi s time razvijamo da li njih kao udruge civilnog društva ili se borimo za vlastite politike. O tome sam govori, a onda sam spomenuo i slučaj vašeg predsjednika gospodina Bernardića koji je jučer bio na maršu za prava žena. Ako se dobro sjećam i rekao sam da to odudara od vjerodostojnosti za koju se zalaže, na kojeg ste i vi upozorili. Kolega Mrsić ga je danas upozorio javno, vidio sam kasnije da nije vjerodostojan. Jer ako jučer marširaš za prava žena, a donosiš odluku da će umjesto kolege Milanovića koji je izašao iz saborskih klupa u klub ući opet muškarac umjesto tri žene koje su na listi i dobile su čak i više glasova i imaju sva prava da budu ovdje, onda to nije vjerodostojno. To vi morate svom predsjedniku reći, iako ste ga optužili da on ne zna donositi odluke ali vjerojatno je nekakvu odluku donio. I naravno da on stupa ili maršira za prava, a u stvarnosti je nešto drugo. To se zove demagogija, prodavanje magle ili demagogija. To radite vješto. Ja bih volio da sam na jučerašnjem skupu vidio nekog sa zastavom HDZ-a, da podržava. Ozbiljno bih volio da sam vidio pravo žene na izbor logotip HDZ-a, bio bih presretan. Možda bih i ja uzeo taj transparent u svoje ruke. Možda bih i ja uzeo taj transparent u svoje ruke gospodine Borić. Dođite vi sljedeći puta i reći ću Borić je o.k. Nije demagog, ne drži figu u džepu. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Pa zato što i HDZ ima pravo se boriti za ženska prava to vam želim reći. Pa tko je to vas, jel' ovo naša Domovina? Jel' ovo naša zemlja? Di se borimo? Pa to su ljudi, tamo je bilo članaka stotinu stranaka možda. Možda je bio netko iz MOST-a ali bih volio, evo još jednom ću reći transparent, pravo žene na izbor, logotip HDZ. Ili kak' se zove ova vaša Katarina Zrinska. Da je gospođa Murganić bila tamo, predsjednica Udruge žena „Katarina Zrinska“ ja bih volio da se to desilo i rekao bih bravo Boriću imaš pravo svaku kritiku izreći na ovo što si kasnije rekao. Ali s obzirom da niste bili tamo, s obzirom da se vi brinete o svima osim o sebi sa te strane nemate potrebe dijeliti lekcije drugima. Probajte se izboriti za društvo koje će biti bolje sutra i nemojte sputavati ljude. To je veliki broj ljudi. Puno mladih ljudi, većina žena. Volio bih gospodine Boriću, dođite sljedeće godine i vi. Neće vam ti ljudi ništa napraviti, nisu oni opasni. Nisu oni opasni i primili bi i oni vas u povorku i marš, noćni marš u gradu Zagrebu. I još jedna replika, zastupnik Ivan Pernar. Hvala. Htio bih reći kolega Maras vi ste se danas borili junački u ovom Saboru i stvarno ste bili tu prisutni. Evo ja sam bio danas crna ovca, jedan od onih koji nije bila. Ali molio bih vas da se zapitate vi, a i svi drugi zastupnici je li tema o kojoj mi danas ovdje raspravljamo taj Zakon o udrugama kojim se mijenja jedan formalni detalj to sa pečatom, jel' to vrijedno naše cjelodnevne rasprave. Da li bi možda neke druge stvari trebale doći na dnevni red i na kraju krajeva ako ne dolaze bi li možda trebalo reći da stave neke aktualnije teme, jer ja sam sto posto siguran da 99% građana današnja rasprava uopće ne zanima. I samim time cijelo ovo raspravljanje je zapravo jedno hajmo to tako reći mučenje hrvatske javnosti i svojim javljanjima i replikama mi im samo produžavamo agoniju. Odgovor na repliku. Niste u pravu kolega Pernar zbog toga što itekako ovo ima smisla. Možda nema smisla ovaj zakon, to ste dobro primijetili. Ovo je podcjenjivanje i javnosti i Sabora da reformu koju MOST izbacuje radi se o ukidanju pečata udrugama. Mislim to ne zaslužuje uopće komentar, ali danas smo čuli zanimljive stvari. Prvo smo čuli da se dignuo gospodin Panenić i rekao da vlast ne funkcionira jer 7 mjeseci nisu to isto napraviti za tvrtke. Znači, to je prva poruka koju je danas ovdje hrvatska javnost čula. Ne funkcionira vlast HDZ-a i MOST-a. Nakon toga smo čuli ljude iz HDZ-a poput gospodina Đakića šta će nam te udruge. To su samo tri kuma, oni se sastanu, pričaju o bilo čemu i nitko ih ne kontrolira. Pazite tako je čovjek rekao. Nitko ih ne kontrolira! Pa smo onda čuli gospodina Borića da su ono opasni ljudi koji su jučer mahali tamo sa zastavama na noćnom maršu iz Radničke fronte jer se oni zalažu, pazite oni su opasni, to je ispolitizirano. Zbog čega? Jer se zalažu za ženska prava. Kao da smo u Chicagu prije sto godina slušali te iste priče tko zna šta, možda je i tamo bio neki Borić koji je osuđivao takve marševe za prava žena. Moguće je sve, nikad ne znate. Pa smo čuli opet iz MOST-a gospodina Bulja koji je zahaklao kaže udruga o sport HNS to je sve loše, ništa, a unutra 11 od 17 članova izvršnog odbora članovi HDZ-a, sve njegovi partneri na razini države s kojima diže zajednički ruku za raznorazne stvari. Sve su to naši građani čuli i to nije loše. Ja pozivam i Vladu i dalje da predlaže zakone ako želi ili ako nema boljih ideja banalne, a mi ćemo razgovarati ovdje i vezano uz [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] banalne zakone o važnim stvarima. Sljedeća za raspravu se javila zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Moram reći da sam poprilično iznenađena današnjom raspravom.

Otišli smo daleko od teme, no čak i nije problem što smo otišli toliko od teme jer ja mogu razumjeti zašto smo otišli od teme jer poslovanje udruga je problematično. Udruge su pravni oblik koji može imati više milijunske prihode, a nijednog zaposlenog. Udruge također mogu obavljati gospodarsku djelatnost, a istu ne prijaviti unatoč tome što je obaveza odnedavno, ja nisam sigurna da li je svaka udruga koja obavlja gospodarsku djelatnost to i napravila. Isto tako udruge imaju i dobit kao neprofitna organizacija, ne mogu ih podići kao trgovačka društva, međutim evo ja sam osobno kada sam bila predsjednik udruge samovoljno došla u Poreznu upravu i prijavila se u sustav poreza na dobit. Pitanje je koliko je takvih udruga u Hrvatskoj. Mogu razumjeti zbog čega pričamo o takvim problemima, ali ne mogu razumjeti da nitko ne vidi da mi ovdje imamo prijedlog zakona koji je upravo predloženo rješenje na jedan od administrativnih problema. Pa da je barem pet ljudi u sabornici danas predložilo pet konkretnih rješenja na pet problema koje mi imamo s udruga, a ne, mi se stalno vraćamo na povijest, mi se stalno vraćamo na probleme koji apsolutno niti u jednom segmentu ne mogu utjecati na poboljšanje poslovanja udruga. Isto tako kada pričamo o financiranju udruga, moram napomenuti da tu krivim i gradove i općine i županije pa i ministarstva koji su … financiranja iz eu sredstava jer možda nisu, ne možda, već nisu dovoljno informirali udruge o njihovim načinima financiranja van proračuna. Moja udruga u kojoj sam bila predsjednik nikada nije bila na proračunu grada Solina, niti će, barem dok sam ja živa jer za to nema potrebe. Dakle postoje načini financiranja, kao što možete zaraditi svojim radom tako postoje i eu sredstva i drugi fondovi nacionalni preko kojih se udruge mogu financirati. I ponovit ću još jednom jer sam vidjela da veliki broj zastupnika uopće nije shvatio o čemu se radi u ovom prijedlogu zakona. Dakle, ovim zakonom se skida stavka kojoj se u statutu opisuje izgled pečata, dakle udruge koje postoje koje već djeluju, posluju koje imaju pečat i svoj statut one ne moraju mijenjati svoj pečat ili ga ukidat. One to mogu, ali to ovaj zakon ne nalaže.

Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice Ivana. U jednom dijelu svoje rasprave koja je također skrenula s teme, logično jeli kako su i svi zastupnici poprilično skrenuli s teme, tako ste naravno i vi htjeli ukazati na neke probleme u radu udruga ste se dotaknuli nadzora. Naime, gospodin Maras je govorio kako po njemu nitko ne bi trebao ni nadzirati taj rad udruga. Ja upravo mislim da je izuzetno bitno nadzirati rad udruga, ne samo da bi se kažnjavale nepravilnosti kojih sigurno ima jako puno nego upravo iz razloga da bi taj nadzor trebao biti jedne instruktivne naravi da bi se poučilo ljude koji djeluju u tim udrugama na koji način poštivati zakone i propise. Također vrlo važno i vi ste to naglasili je značaj edukacije. Tako danas imamo iznimno uspješne udruge. To su one udruge koje se udružuju u kojima se ljudi udružuju sa stvarnim ciljevima javnog djelovanja u kojima ljudi imaju stručne kvalifikacije. Pa recimo mi u Dubrovniku imamo Udrugu SRđ je naš, koja je u suradnji sa Zelenom akcijom organizirala i financirala referendum za projekt na Srđu koji je bio financiran sredstvima iz eu fondova. Dakle iznimno su velike mogućnosti korištenja europskih fondova za udruge civilnog društva, samo treba znati, treba se educirati, treba ulagati. I mislim da je upravo ključ uspješnosti i efikasnosti i zakonitosti rada udruga u nadzoru koji treba biti instruktivne naravi i u edukaciji.

Sljedeća replika zastupnik Mladen Madjer. Zahvaljujem potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa htio bih kolegici iz MOST-a reći da evo pa upravo i vaše kolege su skretale sa teme, baš su se slabo bavile ovim vašim prijedlogom oko promjene štambilja, što vi smatrate da je možda najbitnije za udrugu, nego su upravo ukazivali koji su problemi udruge i mislim da je u prijedlogu za reformu koje se tiču udruga bilo bitno da su bile reforme oko načina financiranja oko udruga, a ne mislim da je ovo sporedna stvar oko promjene štambilja. Mislim da upravo vaše kolege su skretale isto sa te teme pa nisu se bavile direktno sa ovim sa promjenom, da li moraju štambilj imati ili ne. Hvala potpredsjednice. Nisam ni u jednom momentu rekla da je ovo najbitniji zakon o poslovanju udruga, ovo je bitno za početnike dakle oni koji tek kreću u osnivanje udruge. A Zakon o udrugama ne može odrediti financiranje udruga, valjda vam je taj dio jasan. Ponovit ću ponovo po pitanju financiranja da upravo općine, gradovi i županije, ministarstva i država su dužni sve udruge obavijestiti i educirati način na koji mogu uzimati odnosno povući sredstva iz eu fondova ili nacionalnih fondova, a ne da se udruge osnuju i da očekuju da po difoltu dobivaju proračun koji dijeli grad, općina svake godine. Ili još gore ako se to koristi u političke svrhe, a mislim da smo na žalost svjedoci i takvih situacija u državi. Zastupnica Dragica Roščić. Pozdravljam izlagače ovog prijedloga i sve kolegice i kolege. Znači mi smo danas dosta na početku rasprave raspravljali o kategorizaciji udruga, o nekakvoj njihovoj selekciji i nakon toga smo se svi osvrtali na financiranja udruga. I kada se sada približiti ovom pečatu koji je u biti predmet ovoga zakona? Definitivno je jako važno da se raspravlja o kategorizaciji udruga i to je jedan dobar posao koji čeka Ministarstvo uprave i tu mora biti jedna glava na vrhu svega toga, jer udruge su jako složene i ima ih jako različitih i to je definitivno nešto što će nam trebati. Upravo zato što sam ja aktivni član 5 različitih udruga, ovim putem bih htjela doprinijeti ovoj raspravi da stvarno kažem kako će doista ovaj zakon pitanje pečata imati učinke znači na terenu kakve sam ja primjere imala i o čemu bismo mogli razmisliti s obzirom da je ovo prvo čitanje. Ipak ovdje ima stvari koje bi se možda mogle popraviti, razraditi i slično. Upravo i vaš ministar znači je bio jedan od onih koji je sudjelovao u našem proširenju, znači na području Grada Omiša i mi smo prošli mjesec potpisali ugovor od 12 milijuna kuna. Na kraju ću ispričati jednu priču koja se dosta veže uz pečat, a znači samo ovaj mjesec planiramo pripremiti projekte za i poljoprivrednike u vrijednosti preko 6 milijuna kuna. Mislim sigurno ćemo ih pripremiti. Također znači član sam lokalnih udruga planinara, glazbe, sviram klarinet, tu su i kolegice iz naše glazbe, a isto tako član sam znači upravnog, kada vam u jednoj udruzi ide dobro onda svakim ovim udrugama u kojima si član iz hobija traži od tebe pa daj ti si u svojoj udruzi profesionalno radila, pomozi i nama sa nekim prijedlogom, hoćeš li nam biti u upravnom odboru tako da sam i član Hrvatske mreže za ruralni razvoj. Tu sam u upravnom odboru. A i predstavljam hrvatske … u europskoj mreži za ruralni razvoj koja okuplja znači Kod financiranja EU projekata, naši odlasci na te sastanke, sjednice koje se događaju u Bruxellesu su financirani iz programa Europske unije koju provodi Ministarstvo poljoprivrede. I naravno ta udruga sa sjedištem u Bruxellesu nema pečat. I onda mi imamo problem kod pokrivanja tih troškova, liste na kojima smo bili nisu pečatirane i eto problema znači u Hrvatskoj jer mi donesemo neki dokument, a oni kao udruga jednostavno nemaju pečat jer su na europskoj razni. Kada smo krenuli se financirati znači iz mjere 202 za provedbu lokalnih strategija, mi smo dobili trošak da oformimo, dobili smo sredstva da oformimo ured i pokriveni su nam bili tu troškovi režija. Od takvih 33 registriranih udruga samo 7 a mi smo bili među njima je odgovorilo na zahtjeve da dostavi i taj zahtjev za isplatu. HEP, vodovod, telefon ti su računi dolazili pošto su serijski sa nekakvim skeniranim pečatom, bili su bez pečata, bez potpisa i na kraju smo mi jer naša nadležna znači izvršna direkcija Agencija za plaćanje nije shvaćala da je uobičajeno možda da takvi računi odnosno kasnije su nam dali te upute jer je to logično onda bismo mi recimo trčali u HEP. Onda dođeš u HEP i onda ti oni tamo kažu pa znate ovo je samo ispostava u Makarskoj, pa u Splitu vam oni daju samo taj pečat. Mi možemo napraviti ovdje prijepis i to je bio šou živi. Znači prvih 3 mjeseca to je bilo ajme majko. E sada što bi znači dalje rekla vezano za to? Vi ste znači rekli da bi udruge, vi ovim zakonom nama ne propisujete je li mi ćemo imati pečat. Vi samo kažete da mi to ne moramo. I vi kažete da bismo mi trebali znati da li nama pečat treba. A tko od nas traži pečat? Kroz sve ove udruge u kojima sam ja aktivna od nas traži pečat državna uprava. Znači vi ste nama dali jedan dodatan posao, da mi kao udruge same razmišljamo da li nama treba pečat ili ne treba. Osim državne uprave od nas se često traži pečat od strane banaka i važno je ako u budućem razdoblju ne moramo koristiti pečat, svi znamo da je registar udruga javan, da oni vrlo dobro i lako mogu provjeriti jesmo li mi odgovorne osobe jer su one upisane u registru udruga, da i u bankama znači i u bilo kakvim ispostavama, državnim upravama i sl. da oni jednostavno Internet je svima dostupan da provjere jesmo li mi odgovorne osobe, da mi damo osobnu iskaznicu i onda da pečat ne trebamo. E sada, znači mislim da su sada, hoće li se to uglaviti u ovaj zakon ili će se dati posebne upute ne znam. Javni, gospodarski i civilni. I mi kada sjednemo za jedan stol što je važno, ovdje ima još predstavnika koji rade u takvim udrugama naši saborske kolege, znači mi kada sjednemo za stol ne idemo se napadati jer za bilo kakav razvoj potrebna je suradnja i gospodarskog, i civilnog i javnog sektora. Znači, tako je važno da vi sa gospodarskim sektorom, sa bankama da im to lijepo objasnite i sa svima drugima koji budu možda imali naše nekakve primjedbe na naš rad. Kod obračuna članarina, znači mi sa fizičkim osobama, sa gospodarstvenicima nikada nismo imali problema recimo da nam uplate članarinu. Za članarinu se ne može izdati račun, nego imamo računovodstveni program koji je obračun članarina. Ali naravno ravnateljice vrtića, škola nas zovu da one računovodstveno ne mogu knjižiti takve dokumente ukoliko one nemaju pečat. Znači, opet smo na javnim institucijama. E sada, znači, što se desilo prije nekih mjesec dana? Mi samo znači potpišemo, pečatiramo i to je to. Ipak fizička osoba kada ulazi u najam stana, kada bilo što radi znači oni trebaju otići kod javnog bilježnika jer ipak sam potpis je tu malo diskutabilan, nemamo nigdje podatke, nemamo registar udruga, registar fizičkih osoba to baš tako i nemamo dostupno. I onda su nas zvali prije mjesec dana da svečano potpišemo ugovor o dodjeli sredstava 12 milijuna kuna. Ali netko od službenika u prije koju godinu je taj pravilnik uglavio bez obzira što smo mi pravne osobe da bismo trebali potpisati ugovor kod javnog bilježnika. Nas 55 među nama i kolege saborski zastupnici kao što sam rekla iz svih sektora predstavljamo, članovi smo takvih udruga smo došli na to svečano potpisivanje. Nitko od nas nije potpisao taj ugovor jer nismo uopće mogli koristiti svoj pečat jer smo svi trebali otići u roku od 5 radnih dana kod bilježnika. One stvarno doista moraju jednostavno ući u javnu upravu, treba ih se educirati i paziti kakve ljude zapošljavamo u javnim upravama, radit dobru selekciju, omogućit im dodatnu edukaciju. Mi ovdje svi saborski zastupnici, jel' nemaju svi pravna znanja ali donosimo zakone i moramo znati što donosimo. Tako i oni koji rade bez obzira koje su struke moraju znati šta od nas zahtijevaju i to je onaj suštinski dio koji je jako važan u provedbi ovog zakona. To što će ovim zakonom bit oslobođeno korištenje, udruge će bit oslobođene obveze da koriste pečat, a kolega mislim da je baš Bauk rekao da rad udruga je propisan raznim drugim propisima i one svašta zahtijevaju. Mi to očekujemo da će napravit državna uprava i da će nas kategorizirati, da će se donijeti jedne sveobuhvatne znači reforme i promjene ovog zakona koji će doista razlikovati jedan planinarski klub ili lokalno nogometno društvo od onog najvećeg. Jer doista bi bilo šteta da se stavljanjem u isti koš i gase ti mali i da stalno nam se nameću te administrativne barijere koje u stvari najviše dolaze u provedbi, a ne u samim zakonskim rješenjima. Prva replika zastupnik Tomislav Žagar. Pa upravo zato što je rasprava dobra, evo ponukalo me na repliku. Dakle, kolegice Roščić vi ste iznijeli niz stvari koje su doista u praksi krucijalne i temelje se na tome da mi kao društvo volimo to govoriti, volimo se pozivati na to. Imamo i Središnji državni ured za digitalno društvo. Dakle, mi se moramo ili trebali bi što prije primjenjivati dobru praksu koja postoji u zemljama EU i čim prije to ostvarimo bit će bolje. Vi ste požurili. Mislim nešto se to događa, ali evo samo ću pročitati ovaj jedan dio koji sam našao na internetu. Gospođa Martina Novosel, diplomirani pravnik je napisala ovako. Kaže: „Postoji niz zakona poput Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o platnom prometu koji govore o toj materiji. No činjenica da je korištenje pečata ipak uvjetovano i uobičajeno samom poslovnom praksom osim u slučajevima kada se trgovačko društvo naročito u obrascima obraća specifičnim kategorijama subjekata primjerice Poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko osiguranje, Zavodu za zdravstveno osiguranje kada je nužno korištenje pečata uz potpis.“ Dakle, o ovoj temi se sad pristupilo sa jednog aspekta, jednog zakona, Zakona o udrugama, a sve ono drugo je ostalo nepokriveno. Kažem tu mora premijer prije svega tražiti da se što prije ti zakonski uvjeti ispostave.

Kaže napišem pa ne vidim. A kad sam malo popio, vozio se na biciklu odvezli su me u šesticu na trežnjenje. Znači da upravo to. I da, šta sam naglasila u zadnjem dijelu to bih još nadodala i nadovezala se na ovo vaše. Znači, mi ako smo pravna osoba, ako imamo pečat ne trebamo javnog bilježnika i onda znači nemamo taj trošak javnog bilježnika. Da li, važno je znači u uputama staviti da li udruge mogu imati pečat, nekad ga koristit, nekad ne. Na primjer da ga koristimo u pravnim poslovima koji bi od nas ukoliko nemamo pačat zahtijevali znači trošak javnog bilježnika, da se to definira, da li možemo malo da, malo ne i odlučiti i propisati svojim unutarnjim aktima, da li za račun ili za neke druge stvari. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo svaka čast na raspravi.

Jer jedno je kad se pišu zakoni, a stvarno kad se nađeš sa problemima. Registar udruge i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje vodi nadležni ured, tj. vodi državna uprava i ona je jedinstvena za sve udruge. S time da moramo znati bar upozoravamo koliko da li vi znate da je taj registar neažuran. I na primjer u registru stoje koje se vode aktivne udruge koje praktički više ne postoje. Baza podataka za udruge su nepotpune i ne odgovaraju stvarnom stanju, a upis u registar udruga je obavezan kriterij propisan člankom 5. uredbe da bi se udruga uopće mogla prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava. Svakodnevno koristim taj registar i registar je bitno izmijenjen u zadnjih pola godine, a ono što je razlika kod ovog usklađivanja sa zakonom koji je donesen zadnji. Znači o udrugama, neki uredi za udruge su doista neke udruge isključili koje se nisu uskladile sa zakonom, a neki ne. On je manje zastario nego što je bio prije, jer su uredi unijeli podatke one koje imaju, koje su obradili. Znači, za razliku od možda prije godinu, dvije dana i zato je jako važno. Znači vi ste sad pohvalili moju raspravu jer ona dolazi sa terena, a ono što se dešava ovdje su predstavnici općina, gradova, pa njima jedino što je vezano za udrugu je financiranje ili su neaktivni član. Pa bih htjela također reći da će ovo opet imati problema sa financijskim menadžmentom i kontrolom jer ona traži od svakoga kad primi nekakav račun ili obračun, na primjer članarine, da provjere jel' a to su recimo teta u vrtiću koja je postala ravnateljica, znači ona mora štrikati jel' ima potpis, jel' ima pečat i sve ostalo, tako da ćemo morati i njih educirati u tom pogledu. Sljedeća replika zastupnik Arsen Bauk. Poštovana kolegice. Spomenuli ste potrebu kategorizacija, ako sam dobro shvatio. Dakle, spomenuli ste kategorizaciju po djelatnosti, međutim postoji u hrvatskom pravnom sustavu određena pravne osobe koje su osobe s javnim ovlastima, a udruge su. To su npr. svi sportski savezi, temeljem Zakona o sportu. Oni imaju javne ovlasti, oni su tijelo javne vlasti i recimo njihove odluke su podložne kontroli upravnih sudova. To je npr. Hrvatski autoklub koji ima, koji je u statusu udruge, a ima određene javne ovlasti, zatim je čini mi se to Hrvatski crveni križ koji je također udruga, a ima javne ovlasti. U ovome trenutku i njima se bavi i Zakon o udrugama, ali skoro svaka od njih ima svoj posebni zakon, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, ne mogu sada nabrojati, mislim da i Matica iseljenika ili nije udruga, dakle već sada je u hrvatskom pravnom sustavu veliki broj pravnih osoba koje imaju formalno status udruge na koje se odnosi ovaj zakon ali samo u dijelu registracije, damo u dijelu ovih nekakvih statusnih pitanja, to je jedno. A drugo, moj je dojam da bi, i to je prijedlog kolegama predlagateljima da u prijelazne odredbe zakona ako u ovakvom obliku idu u drugo čitanje stave da je tijelima javne vlasti gdje su podzakonskim aktima određena da traže pečat da to ne trebaju tražiti jer uvijek imate nekoga tko će reći, ali u nama u našem pravilniku piše da treba pečat.

Na početku uopće nisam spomenula, ali hvala vam što ste doprinijeli tom dijelu da bi trebala biti kategorizacija s obzirom na djelatnost jer mi je poznato da ima kategorizacija udruga, a ukoliko one registriraju djelatnost da imaju i prema toj djelatnosti i da može više biti djelatnosti, to se ovim novim zakonom desilo. Znači ono što su danas većinom naše kolege tijekom cijele rasprave govorile da ih treba kategorizirati putem financija. Ja se čak ne slažem ni to, ja mislim da tu ima puno kriterija po kojima bi trebali kategorizirati udruge. S druge strane bez obzira ukoliko se financirate iz europskih fondova i bez obzira što to mogu biti veliki iznosi, mi svejedno sve te izvještaje podnosimo našim izvršnim tim direkcijama kako se one zovu i one nas već kontroliraju i onda iz ovih nekih posebnih zakona nam dođe da moramo dva puta predavati izvještaje. I nije problem to što npr. mi koji smo profesionalno radili u udrugama nekako gubimo vrijeme jer nadamo se sva ta pravila su tu da neko drugi ne pronevjeri neki novac nego je problem ako vi očekujete od male planinarske udruge ili lovačke udruge da jedan put ili jedan put u 3, 4 godine provodi neki europski projekt i ukoliko im zadate previše tih nekakvih izvještaja oni neće se jednostavno time baviti jel oni nemaju ljudskih kapaciteta za to. Mi smo financirali i sredstva da educiramo svoje stručne suradnike, članove da znaju raditi. Mislim naša je zadaća da učimo druge kako da rade sa europskim fondovima. A ove manje udruge one će koristiti taj projekt jedan ili dva puta i nepotrebno je da moraju puno tih izvještaja slati. Zato bi trebalo imati puno, puno kategorija i temeljem financija i temeljem udruga s javnim ovlastima i slično, ali to je jedan složen postupak i mislim da vas tu čeka puno, puno posla što se tiče vas predlagatelja. Imamo još jednu repliku, zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice Roščić. Lijepo ste objasnili što će se zapravo događati i što su spornosti u komunikaciji kao i u pravnom prometu dokumentima između udruga kao i stjecanju potpora. Iz ovoga zakona ne vidi se što će to biti i očekuje se da će nastati jedan pravni kaos kao što to kažu i oni koji su operativci recimo u gradskom uredu u Zagrebu, uredima vašim diljem županija koji ne znaju kako će se ponašati u buduće. Kada netko podnese prigovor na rad skupštine, odabir onih koji su odabrani ili koji nisu odabrani bez potpisa, bez pečata, bez ičega, zamislite kakav će to nered nastati u uredima državne uprave. Ovdje nedostaje što poslije pečata, kada nema obavezu što poslije njega. Što je to mjerodavno? Samo akt sa zaglavljem, memorandum udruge, što je to mjerodavno? Potpis predsjednika udruge? Gdje će on biti deponiran, kako? Udruge kao takve su trebale biti zadnje, ovo je sve naopako učinjeno preko koljena, nedorečeno i sa nedovoljno obrazloženja što poslije ukidanja pečata što je kao jedna reformska mjera. Slažemo se, ako pečat ne treba, ne treba. Što poslije njega u pravnom prometu, čime ćemo se služiti? Vjerovati ćemo na riječ, vjerovat ćemo na potpis, na čega? Na otisak prsta? Čim ćemo se služiti ubuduće da bi vjerovali jedni drugima i što ćemo uvažavati kada nema pečata? To je pitanje svih pitanja. Elektronski potpis, pa zašto ne? Zašto ga ne uvedemo u sve?

Tako pozdravljam doista i ovaj zakon, ali je važno da svi budemo svjesni za donošenje ovoga, a naročito oni u izvršnoj vlasti da to dobro iskomuniciraju sa svojim ispostavama uredima i ne samo to, da potaknu znači i suradnju sa gospodarskim sektorom, sa bankama i svima ostalima. A što se tiče ovo, spomenuli ste još potpis i to sve, doista znači u registru udruga kada ga otvorite vidite tko je odgovorna osoba, tu je njen OIB. Vi sa vašom osobnom možete dokazati da ste to vi. Samo doista se moramo svi staviti da to tako bude i raditi na tome. I zadnja rasprava po ovoj točki je zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Kaže pozvao je sve političare u sve redove civilnih udruga da preuzmu na neki način i prosvjede i sve ostalo da dođu sa stranačkim obilježjima, sa transparentima i da jednostavno se bore za prava svih svaki na svoj način valjda sa svim zastavama, sa svim obilježjima. Na drugoj strani imamo stav iz jedne građanske udruge svi van jer ste u jednoj stranci. Pa pokušavamo shvatiti zaista koji je taj stav te stranke i uopće se ne čudim razini ili rejtingu na koji su pali s obzirom da ni sami ne znaju što žele zastupati. Oduvijek sam razlikovao Zakon o udrugama i Zakon o političkim strankama. Znamo prostora i načina koji trebamo kroz udruge djelovati bez obzira da li smo političari ili nismo. To je malo slično, ali nije isto. Kolega zna biti osebujan jer ovaj zakon je zaista jednostavan. Dva članka i zaista rasprava koja traje gotovo cijeli dan. Piše u članku 13. stavku 3. „Podstavak 3. briše se“ Što piše u tom podstavku: „Statut udruge sadrži odredbe“ i ovaj dio koji se briše „izgled pečata udruge“ I onda imamo raspravu. Više-manje bilo je i za, bilo je nešto i protiv toga. I tu bih ja sada trebao završiti. Međutim činjenica je da se rasprava razvukla jer smo udruge uhvatili malo kako neki kažu ovdje hiperbolama i parabolama, pa smo proširili područje interesa. Jer zaista kada se govori o udrugama civilnog društva ili tzv. nevladinih udruga u svim područjima, u sportu, one koje pokrivaju branitelje, ekologiju, humanitarni rad, invalide itd. uvijek su rasprave u Saboru dosta učinkovite, žestoke su. Jer zasigurno za to postoji određeni razlog. Mi imamo na dnevnom redu i točku 44. i možda je bila prilika da i nju raspravimo s obzirom da smo išli toliko široko. To je rasprava o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2015. godinu. Pa bismo mogli evo riješiti danas i jedno i drugo. Jer svi smo pričali i o jednom, a vjerojatno i više o ovom drugom. Koji su razlozi i zašto ove rasprave izazivaju pažnju javnosti i šire rasprave u sabornici? Prvi je svakako jer raspolažu godišnje sa velikim novcem. Čuli smo danas ovdje negdje milijardu i 200 milijuna kuna. Od toga iz državnog proračuna negdje oko 650 milijuna kuna. Ostatak iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, iz vlastitih nekih djelatnosti, članarina itd. Čujte, kada kažete milijarda to nije malo. To svih zainteresira. I zaista postoji pitanja, postavlja se ono pitanje danas koje se često razvlačilo o transparentnosti ili način trošenja tih sredstava. Mi imamo drugi razlog zbog čega su udruge uvijek poželjne u raspravi. 52 tisuće. Usporedimo li to sa brojem hrvatskih građana, to je, to znači da svaki 80-ti građanin ima udrugu. To zaista sugerira da je to sport kojim se valja baviti mislim jer očito da tu nečeg ima kada svaki 80-ti građanin praktički može biti predsjednik ili imati neku svoju udrugu. To nije zabilježeno ja mislim nigdje baš u našem širem okružju, ali očito da je to ovdje uspjelo. Treće zbog čega je danas vođena dosta široka rasprava jesu procedure i transparentnost.

Pogledajmo mnoge općine koje imaju proračune milijun, dva milijuna kuna. Tamo procedure moraju biti jasne. Tamo nema greške. Tamo nema nisam znao. Tamo nema nisam odgovoran. U ovom prostoru imate udruge koje imaju 4 milijuna, 5 milijuna kuna proračuna, 10 milijuna. Te procedure ne moraju biti toliko jasne. Dovoljno je financijski plan, financijsko izvješće, odluke skupštine i to je to. Ima li nadzora? Ima. Ali, koliko? Da li ima dovoljno? Nisam siguran da ima dovoljno. I zato mi političari dosta o njima i govorimo ovdje. Naravno i udruge govore o političarima. I one imaju svoje viđenje nas ovdje svatko sa svojeg gledišta.

I zaista se u javnom prostoru kada pogledate sukobe nekih ljudi, vodećih ljudi ponekih udruga s lijeve strane, lijevo liberalne strane ajmo to tako nazvati, s desne konzervativnije strane pa tu ima izraza koji zaista ne zaslužuju biti u javnom prostoru. Nisu spremni svi na toleranciju i na razgovor. Svi žestoko brane svoje ideološke pozicije i zato su mnoge udruge došle na tapetu i politike, jer i politike su živo zainteresirane da kroz očito taj sustav nešto i odrade. Ako će to biti po SDP-ovom da svi moramo mi političari u te udruge i tamo nametati politiku, pa šta će nam onda stranke ako ćemo pustiti da se razvijaju i da sami rade, da ukazuju na neke probleme koje politika propušta, za to su i osnovane, da se bave specifičnim područjima onda tu politika nema puno svojih uloga. Jer tko danas nije čuo ne znam za GONG, Documentu, za BaBe, Contru ili Platformu 112 koja okuplja desetke i desetke udruga. To su svi čuli u RH. Naravno da znaju način kako se predstaviti medijski, kako zauzeti prostor. To je njihov program i dio njihovih aktivnosti, njihov društveni aktivizam. Naravno da oni troše i javna sredstva. Međutim, što možemo zaključiti na nekim područjima nakon 25 godina ili 27 godina što držimo. Jesmo li ostvarili ono za što su se one na neki način zalagale i borile. Sve mi se čini da smo krenuli gradit kuću od temelja i nakon 25, 27 godina možemo zaključiti da smo još uvijek na temeljima u mnogim prostorima, u mnogim područjima. Jesmo li učinkovito potrošili sredstva koja su bila njima namijenjena i jesmo li kao društvo baš izrasli onoliko u smislu demokratizacije kako oni to vole govoriti na onu željenu razinu? Ne možemo reći da te udruge nisu i transparentne, imamo sve vani. Evo udruga GONG, gledao sam malo, 2015. prihod je 4 milijuna i 532 tisuće kuna, 2014. 3 milijuna 117 2015. To vam je proračun dvije općine u Slavoniji ali ako ne i više. Prihodi od članarina. 2630 kuna 2014., 2345 kuna 2015. To je vrlo, jedna vrlo nazočna hajmo to tako reći u javnom prostoru udruga. Ja sam u udruzi Društva sportske rekreacije u svom mjestu. Pa prihodi od članarine u našoj udruzi prelaze nekih 7, 8000 kuna. Nitko za nas ne zna. Sva sredstva ostala dolaze iz kako oni kažu donacija, iz javnih sredstava, iz državnog proračuna, iz EU fondova itd. I onda kad trebaju odraditi ono za što jesu osnovani da nadgledaju izbore oni kažu 2015. nećemo, 2016. su prijavili 13 promatrača i utvrdili neke nepravilnosti i to je to. Ali politički vrlo ćemo mi to nekako sa strane djelovati da uputimo vlast, vladu ovu lijevu ili desnu što bi to i kako bi to trebalo biti. Ili pogledajmo zakladu. 50 milijuna kuna godišnje, 50 milijuna kuna godišnje za 2015. 10 milijuna išlo je savezima, tim udrugama koje pokrivaju savezi. 2 milijuna udrugama koji pokrivaju branitelji, 32 milijuna kuna išlo je u građanski aktivizam. Tamo onaj pojam demokratizacija. I onda ide građanski aktivizam. I nemalo sam se iznenadio na jednoj stavci njihovog financijskog plana koji kaže da su od prihoda od financijske imovine, to su vjerojatno sredstva koja su oročena, imaju preko milijun i nešto kuna prihoda godišnje. Pa to mora biti negdje 40, 50 milijuna kuna. I svake godine mi tražimo još, a mnoge udruge ono za što se mi zalažemo dajemo udrugi, ne znam djeci s posebnim potrebama, invalidima. Pa dajemo te novce. Zašto to držimo? Ja mislim da je to zadatak, pa i takve zaklade da riješimo i te probleme. Dakle prva replika zastupnik Tomislav Žagar. Uvaženi kolega Borić, dakle evo u ovoj kratkoj replici dotaknuli ste se jedne vrlo važne teme, a mislim da je riječ o u pravilu malim udrugama koje se financiraju iz jedinica lokalne samouprave. Riječ je o sportskim udrugama.

Znate, često puta taj novac ne može ni bit transparentan, mi ni ne vidimo zapravo prave razmjere jer jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava da financiraju. Obično su to u manjim sredinama nogometni klubovi. Jučer smo imali ovdje raspravu, temu vezanu za ovisnost o duhanskim proizvodima. Najbolja borba protiv ovisnosti je upravo bavljenje sportom. I ono što bi država u budućnosti trebala napraviti je svakako pomoć tim udrugama, sportskim udrugama da se lakše i transparentnije financiraju jer jednostavno ne mogu oni platit ni trenera, ne mogu platit ni, imate više uzrasta pa onda treba te ljude platit. I nećemo ovdje skrivati. Često puta rade na crno, ljudi drugačije ne mogu, pazite. A da bi ako se ugase ti sportski klubovi sporta u manjim sredinama neće ni biti. Zato mislim da je ova tema važna i važno je kako se novac koji je namijenjen udrugama troši na teritoriju RH. Jer svaka sportska udruga i svaka udruga na području jedinice lokalne samouprave dužna je predočiti općinskom vijeću ili predstavničkom tijelu i plan rada za tu godinu. I kad dobije sredstva dužna je to opravdati.

Kolega Žagar, slažem se jer svi mi kažem jesmo u udrugama, ali ja osobno ne želim biti na čelu neke udruge i kao političari to pretvoriti u ono što želi SDP kako je danas sugerirao. Znači postoje načini i postoje ljudi, volonteri koji žele ne znam u mome mjestu okupiti malu djecu, osnovati im društvo sportske rekreacije, za njih organizirati školu nogometa, odlaziti sa njima na takmičenje i to sve nešto košta i ne može sve biti naravno iz džepa roditelja. Tu postoji zato općina, grad da to sufinancira i da im omogući da to ostvari. Međutim, kad to sve uđe u prostor politike slušali smo tokom cijelog dana kako je rasla rasprava, onda to dođe na to da zaista politika upravlja sa svime. Imamo stavove iz jedne udruge građana svi političari van jer ste iz HDZ-a i imamo poziv sada svi političari unutra u civilne udruge sa transparentima, sa zastavama stranačkim izvolite moderirajte udruge civilnog društva. I ja sam protiv toga.

I ako mi to sve pomiješamo kao što jesmo, onda se možemo složiti da nakon 27 godina nakon što smo rekli, znači da u ovom prostoru koji žele se stalno demokratizirati jel mi nismo dovoljno demokratski, vi vidite da mi nismo dovoljno demokratski iako imamo sve institucije i sve što trebamo imati da bi to mogli. Da bi se mogli nazvati demokratskim društvom, mi stalno imamo svaki dan potrebu da se još dodatno demokratiziramo i vidimo koliki iznos se za to izdvaja. Veliki iznos, 31 milijun kuna po financijskom izvješću ove nacionalne zaklade za 2015. godinu, tako je bilo i 2014. itd., itd. Tamo gdje trebamo dati udruge invalida, djeca sa posebnim potrebama pa i sportske možda neke manje udruge ili ne znam u nekom drugom području, e tamo se to malo nekako selektira. Zato je dobro da raspravljamo o Zakonu o udrugama pa evo ova dva članka će ići u dva čitanja pa ćemo naravno nakon toga moći i dalje. Još jedna replika zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Boriću, dobro ste ustvrdili kako kolege miješaju kruške i jabuke, govore o svemu i svačemu, ali u ovoj šumi udruga koje su definirane kroz ovoliko tisuća udruga jasno se govori da je to htijenje i nastojanje da se omogući osnivanje s obzirom da su stavljena tri čovjeka koja mogu biti osnivači. Tri čovjeka koja ne mogu imati nadzorni odbor, koja ne mogu imati predsjedništvo činiti, koja ne mogu imati svu čast. Jeste da u zadnje vrijeme lokalne i regionalne jedinice raspisuju natječaje za projekte udruga i tako iz odobravaju, tako ih kontroliraju. Pravdanje sredstva je transparentnije nego prije, no međutim to iziskuje u ovom momentu opet zbrku u prometu kada nestaje i nema potrebe žiga. Ti čovjeka bez žiga, dopis, memorandum i idemo prema ovoj instituciji, prema onoj i svuda ćemo tražiti pomoć, napravit ćemo opću zbrku, zatrpanost sustava, sve će otići negdje gdje ne treba. Mislim da moramo i ovim zakonom definirati kao što smo trebali i onda kada sam ja predlagao da najmanje deset članova može osnovati udrugu, a ne tri člana. I govorio sam o tri kuma koja osnuju udrugu i sada nominiraju svoje projekte na europske fondove i vuku novce i to je moguće. Bez žiga, još lakše, bez kontrole otvara se široka lepeza mogućnosti prijevara, zlouporaba i svakakvih malverzacija koje će doći na scenu. Ja ne bi si dozvolio bez žiga poslovati ili bez elektronskog potpisa ili bez deponiranog potpisa sa osobne karte koji bi bio vjerodostojan u daljnjem pravnom prometu i predstavljati 35 tisuća članova u HVIDRA RH koja također za svaki stečeni projekt i novce moraš dati mjenicu i zadužnicu sa svog osobnog računa i svojom osobnom imovinom garantirati da nećeš uzalud potrošiti. Kolega Đakić ta tri kuma na kraju to šta ste spomenuli koja su dovoljna za udrugu u jednoj situaciji su završili na Povjerenstvu za sukob interesa naravno i desilo se što se desilo, netko je bio u sukobu interesa. Upravo to danas upozoravamo iako nema baš previše veze sa ovim izmjenama, znači mijenjamo nema pečata. Ali možda ovo što vi kažete, možda otvara prostor da toga bude i više bez pečata. I sada imamo situaciju kojoj dnevno svjedočimo i gledamo što može izazvati 500 tisuća kuna krivo potrošenih, na krivi način oduzetih ili nestalih i imamo ovdje milijardu o kojoj onako prelazimo dosta olako preko svega toga i kažemo pa dobro to nekako prođe. Postoje općine, gradovi, županija, država i naravno dešava se što se dešava. Evo ja gledamo opet ovu zakladu i gledam njezin sastav i način biranja. Ja ne znam da li se netko može promijeniti upraviteljicu ove zaklade, mislim da ne može po ovakvim pravilima. Ja ne mogu narediti udruzi kako, politika ne može narediti kako će se birati. Imaju svoju skupštinu, tri člana kako čujemo ili deset i oni donose pravila.

I naravno da nam ne smije biti svejedno kako se taj javno novac troši.

Završili smo sa raspravama o Zakonu o udrugama. Molila bi predstavnika Ministarstva uprave državnog tajnika Mihovila Škaricu završnu riječ. Zahvaljujem potpredsjednice. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicima koji su svojim konstruktivnim raspravama i prijedlozima doprinijeli tome da i nama predlagateljima posvijeste neke probleme iz prakse kojih možda nekad nismo svjesni. Želim u ovom završnom obraćanju podcrtati sljedeće, izmjena zakona kakva je predložena zasigurno neće generirati nikakvu pravnu nesigurnost. Nekoliko puta se to pitanje ovdje povuklo tako da ne bih htio da se takva poruka pošalje. Izmjenom ovog zakona neće se generirati nikakva nesigurnost u pravnom prometu ili ikakvoj drugoj komunikaciji udruga s bilo kime. Administrativno rasterećenje gospodarstva jedna od glavnih komponentni programa ove Vlade će svojim preporukama, izmjenama potrebnih zakona ići k tome da se korištenje pečata smanji.

Možda on i dalje bude u pravnom prometu potreban tamo gdje se to očito uvriježilo do te mjere da stvari drugačije ne funkcioniraju. Ali čak i kada bismo sutra ukinuli upotrebu pečata, a ostavili ovakvu odredbu u ovom zakonu, sve udruge bi i dalje morale imati pečat ako zbog ničega onda da ga mogu opisati u vlastitom statutu. Dakle, intencija zakona je čisto da skinemo jednu od mnogih, mi uopće nismo ni tvrdili da se ovim rješavaju svi problemi pravnog prometa udruga ili njihovog financiranja ili ničega. Ali polazimo od toga ono što je u našoj nadležnosti. U našoj nadležnosti je da reguliramo sadržaj statuta udruga. Ovim otklanjamo jednu poteškoću, jednu barijeru, jednu po nama suvišnu odredbu koju ti statuti po važećem zakonu moraju imati, a koja doista nije potrebna i ničim ne ugrožava pravni promet i pravnu sigurnost. Povela se rasprava zapravo meni potpuno razumljiva o sustavu financiranja udruga, o njihovoj transparentnosti itd. Sva ta pitanja su doista važna, ali nisu materija koju ovaj Zakon o udrugama ne samo u ovom prijedlogu njegovih izmjena, nego u bilo kojem drugom prijedlogu izmjena može regulirati.

Za to postoje državna tijela, lokalna tijela, javne ustanove. Udruge se osnivaju radi promicanja interesa onih koji ih osnivaju. Takvi interesi mogu biti kompatibilni ili komplementarni javnom interesu i to često i jesu. Ali to nije razlog zbog kojih se udruge osnivaju. Udruge su način građanskog udruživanja namijenjen promicanju interesa njenih članova. Kažem opet ti interesi se nekada mogu poklapati sa javnim, lokalnim, državnim interesom i onda u tom pogledu i u toj dimenziji mogu aplicirati na različite programe financiranja od strane tijela javne vlasti. Ali to su iznimke. Zasigurno velik broj ili većina od 53 tisuće udruga nije osnovana da bi obavljala poslove od javnog interesa. Mi zapravo ovdje problematiziramo i raspravljamo o manjem broju udruga koje djeluju prvenstveno radi promocije, radi promocije interesa za koje žele da postanu javni, za koje žele da postanu zapravo da mijenjaju neke javne politike, javne vlasti bilo na centralnoj ili lokalnoj razini. Sve su to pitanja koja nisu materija regulacije ovoga zakona. Zakon o udrugama regulira odnosno normira samo statusa pitanja udruga. S obzirom da je građanima Ustavom zajamčeno pravo na udruživanje, Zakon o udrugama ne smije biti ni sam eksplicitno restriktivan, niti se smije restriktivno tumačiti. Građanima treba biti ostavljena dovoljna sloboda da se udružuju i to na način na koji sami to žele ukoliko time ne krše izričito neke pravne norme, ustavna prava i ustavne slobode. I to se upravo ovom izmjenom zakona omogućava. Na neki način se liberalizira, makar samo u jednoj dimenziji, ali se liberalizira i olakšava samo osnivanje i funkcioniranje udruga. Zahvaljujem na raspravi i na prijedlozima. Hvala vama. Prva replika Arsen Bauk. Gospodine državni tajniče mi ćemo naravno kao što sam rekao i u izlaganju u ime kluba podržati prijedlog zakona, a pomoglo bi nam kada biste se mogli očitovati o prijedlogu našeg zaključka u ime Vlade kako bi nam olakšali sutra odlučivanje. Zahvaljujem.

Pa gospodine državni tajniče sve mogu razumjeti da je ovaj prijedlog zakona modernizacija u poslovnim procesima, no nikako ne mogu prihvatiti da je on bilo kakva ušteda u poslovanju udruga, da je bilo kakva procedura koja će kroz brisanje statuta odredbe kako izgleda žig udruge doprinijeti bilo kakvoj operacionalizaciji, jednostavnijem poslovanju okruženja u Republici Hrvatskoj. To obrazloženje apsolutno ne stoji i to je totalno bez veze po meni i ne mogu ga prihvatiti nikako. Ne mogu prihvatiti ni to da ništa poslije žiga neće biti u pravnom prometu. Zašto ne bi bio elektronski potpis? Svaka udruga imamo svoj šifrirani elektronski potpis koji će na svaki akt koji šalje staviti i tada smo sigurni u pravnom prometu. Ovako ne mogu se složiti da neće postojati pravna nesigurnost vrlo velika jer i ovako je liberalizacija tako strašna da 54 tisuće udruga na prostoru Republike Hrvatske pa to je toliko liberalno sa ovih 3 člana da vam pamet stane. Znači toliko liberalna mogućnost osnivanja udruga, njihovog djelovanja i ne može niti jedna revizija toliko svoga vremena utrošiti kako bi kontrolirala njihovo trošenje sredstava, njihovu realizaciju programa, transparentnost u poslovanju i sve ostalo. Nema te revizije koja bi stigla sve te pravne subjekte 54 tisuće njih iskontrolirati uz sve one subjekte koji su trgovačka društva, javne ustanove u vlasništvu jedinica lokalne samouprave itd. Mislim da ovo za udruge nije trebalo doći, ili ako je trebalo onda je trebalo doći na kraju. Ali prije svega potpis elektronskim putem je ono što bi zamijenilo žig. Hvala vam. Evo sada ću predstavniku predlagatelja dati mogućnost da odgovori na vašu repliku, ali i na ovo prvo pitanje kolege Bauka. Što se tiče predloženog zaključka Ministarstvo se očituje na način da prijedlog zaključka zapravo nije vezan uz prijedlog ovoga zakona, nego se odnosi na konkretnu upravnu stvar koja je u drugom stupnju rješavanja pri Ministarstvu uprave. Zapravo se radi o upravnom postupku i žalbenom postupku i mi ne možemo prihvatiti da se iako to bio Hrvatski sabor, ali da se političko tijelo umiješa u konkretni upravni postupak kao što se ne bi moglo umiješati ni u konkretan sudski postupak. Zahvaljujem. Evo to je odgovor na prijedlog zaključka gospodina Bauka. Što se tiče mog odgovora na repliku gospodina Đakića primjerice Zakon o političkim strankama one nisu, one doista po svom pravnom obliku nisu udruge, ali su jako slične. Zapravo se također radi o udruživanju građana u postizanju nekog zajedničkog cilja. Taj zakon već dugi niz godina upravo propisuje, odnosno ne propisuje potrebu da se izgled pečata političke stranke imala ga ona ili nemala koristila ga ili ne unosi u statut političke stranke. Ne poznam slučajeve, nisam osobno upoznat sa slučajevima gdje je baš ta, izostanak takve odredbe generirao ikakvu pravnu nesigurnost. Dakle, preslikavam to što već dugi niz godina vrijedi za političke stranke preslikavamo na udruge. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o izmjeni Zakona o udrugama. Glasat će se onda kada steknemo uvjete. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Molim predlagatelja gospodina Mihovila Škaricu, državnog tajnika u Ministarstvu uprave da nam da uvodno izlaganje. Zahvaljujem potpredsjednice. Na stolu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osobnom imenu. Zakonska intervencija je ipak nešto veća nego u prethodnom zakonskom prijedlogu. Zakon o osobnom imenu donesen je u listopadu 2012. godine te je stupio na snagu 3. studenog 2012. Odredbama navedenog zakona uređuje se postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana. Osobno ime djeteta određuju roditelji sporazumno, a ukoliko se roditelji nisu sporazumjeli o osobnom imenu djeteta osobno ime određuje nadležni Centar za socijalnu skrb u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva jednog od roditelja. Međutim, isti zakon nije propisao postupanje u slučaju kad roditelji u zakonskom roku nisu odredili osobno ime djetetu, dakle ne radi se o situaciji da se ne slažu oko osobnog imena, nego ga uopće nisu odredili. Pa nacrtom prijedloga ovog Zakona predlažemo obvezu matičaru da u tom slučaju izvijesti Centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djetetu. To je jedna promjena koja se predlaže. Sljedeća promjena. Istim zakonom propisano je da se bračni drugovi mogu u roku od godine dana od prestanka braka izjavom pred matičarom vratiti na prezime koje su imali prije sklapanja braka. Kako je 2014. godine donesen Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola predlažemo ovim Zakonom da se životnim partnerima omogući u roku od godine dana od prestanka životnog partnerstva vraćanje na prezime koje su imali prije sklapanja životnog partnerstva, te da se u tom aspektu izjednače sa bračnim drugovima, odnosno da im se omogući vraćanje na prezime na način kao i bračnim drugovima. Također zakonom je propisani postupak promjene osobnog imena maloljetnog djeteta, te da u slučaju kad nema sporazuma roditelja o novom osobnom imenu spor između roditelja rješava Centar za socijalnu skrb. Do sada je postojala mala diskrepancija. Novi Obiteljski zakon iz 2015. utvrđuje da će sud u izvanparničnom postupku odlučiti koji će od roditelja u upravnoj stvari zastupati dijete s obzirom da se u konkretnoj situaciji radi o neusklađenosti odredbi o nadležnom tijelu koje rješava spor roditelja predloženo je usklađivanje odredbi Zakona o osobnom imenu sa navedenim odredbama Obiteljskog zakona iz 2015. godine. Zahvaljujem. Hvala vama. Prelazimo na rasprave u ime klubova. Prvi klub koji se javio za raspravu je Živi zid, Ivan Vilibor Sinčić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Drugi klub je MOST nezavisnih lista zastupnik Miro Bulj. Ne vidim ga u dvorani. Gubi pravo na raspravu. I treći klub, Klub zastupnika SDP-a zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo bit ću vrlo kratak. Klub zastupnika SDP-a podržava i pozdravlja promjene Zakona o osobnom imenu koje je predložila Vlada RH i drago nam je da se odredbe Zakona o osobnom imenu usklađuju sa dva zakona koji su doneseni za vrijeme naše Vlade. Zahvaljujem. Ovo je bilo vrlo učinkovito i brzo. Hvala vam lijepo. Sljedeći u ime kluba HDZ-a zastupnica Ljubica Lukačić. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo, ja izražavam svoje zadovoljstvo što je kolega Bauk, što ću podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona. Dakle, državni tajnik je vrlo opširno izložio o kakvim se ovdje izmjenama radi. Dakle, tri izmjene koje su rekla bih važne zato što nisu predviđene u važećem zakonu. Kao što je državni tajnik rekao, dakle radi se o izmjeni kada roditelji nisu uopće odredili ime djetetu. Dakle, da se u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva od jednog roditelja, dakle treba se predložiti ime djeteta ako to nisu učinili odnosno uopće nisu odredili ime djetetu, predviđa se obveza matičara da izvijesti nadležni centar za socijalnu skrb radi određivanja osobnog imena djeteta. Nadalje, ovim zakonom predviđena je mogućnost, dana je mogućnost da se kao i bračni drugovi da tamo mogu i životni partneri u roku od godine dana podnijeti zahtjev za vraćanje prezimena na ono prezime koje su imali prije zaključenja životnog partnerstva. Obzirom da je Zakon o životnom partnerstvu donesen kasnije od Zakona o osobnom imenu, a Zakon o životnom partnerstvu predlaže i promjenu prezimena, ovo je na neki način, neću reći usklađivanje, ali evo jedna mogućnost koja se daje životnim partnerima da mogu na isti način kao i bračni partneri vratiti na prezime koje su imali prije zaključenja životnog partnerstva. I zadnja izmjena u ovom zakonu odnosni se na promjenu osobnog imena maloljetnog djeteta. Dakle osobno ime maloljetnom djetetu promijenit će se na zahtjev oba roditelja, međutim u slučaju kada jedan od roditelja ne da svoju suglasnost, na promjenu osobnog imena maloljetnom djetetu donijet će nadležno tijelo za poslove skrbništva, tako je bilo do sada. Međutim kako je kasnije donesen zakon u 2015. godini Obiteljski zakon, ovaj zakon se usklađuje sa člankom 100. Obiteljskog zakona koji utvrđuje da će sud u izvanparničnom postupku odlučiti koji će od roditelja u upravnoj stvari zastupati dijete. Dakle u ovoj konkretnoj situaciji radi se o neusklađenosti odredbi o nadležnom tijelu koje rješava spor roditelja, pa se stoga i predlaže izmjena ovog zakona. Dakle, ovaj zakon ima kao što je državni tajnik rekao nešto malo više izmjena od prethodnog zakona o kojem smo raspravljali, one su korisne i rekla bih da će zakon biti primjenjiviji u praksi kada se ove izmjene i dopune donesu. Evo na kraju još mi ostaje jedino da kažem da će klub HDZ-a podržati izmjene i dopune ovog zakona. Arsen Bauk je odlučio kratkoću svoje prvotne rasprave nadopuniti replikom. Ja ne samo da sam podržao nego podržao i pozdravio izmjene zakona što je još dodatna jer da je gospodin Zekanović sada u dvorani on bi vjerojatno se usprotivio ovim promjenama zakona. Inače Zakon o osobnom imenu je prvi zakon koji je bio cjeloviti prijedlog Ministarstva uprave od kada sam mu ja na čelu i došao je u Sabor i prvo čitanje izgledalo vrlo slično, dakle predstavnik opozicije tada bivši ministar gospodin Mlakar je pozdravio i podržao taj zakon, dao neke primjedbe koje smo mi između dva čitanja inače usvojili da bi u drugom čitanju diskutirao potpuno suprotno od onoga što je diskutirao u prvom čitanju.

Gubi pravo na raspravu po ovoj točki. Imate li završnu riječ? Nema. Hvala vam lijepo. Zaključujemo raspravu, dakle glasat ćemo najvjerojatnije sutra. Kolega Bauk vi se javljate. Prvi je da bi željeli znati hoćemo li glasati sutra da možemo novom zastupniku reći da dođe na sjednicu.

Ako sam dobro shvatila onda stanku ćete tražiti sutra ujutro i očitovati se o tome.